druhé čtení Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

Ona řeší tři základní okruhy změn. Za prvé to je tedy příprava advokátních koncipientů a změna režimu zkoušek, to znamená, řeší se to, kolik by měl mít advokát koncipientů z hlediska školení, tak aby tady nefungovaly velké právní manufaktury, které najímají levné pracovní síly, ale aby se koncipientům advokáti náležitě mohli věnovat. Stejně tak se mění systém zkoušek, kdy se doplňuje test všeobecných znalostí. Stejně tak se řeší otázka praxe advokáta, jak dlouhou má mít praxi z hlediska toho, aby mohl školit. Rozšiřují se také kárná oprávnění České advokátní komory, čímž se reaguje na některé situace, kdy přestože se advokáti dopustili některých protiprávních jednání, měli možnost ověřovat podpisy, to znamená, umožňuje se v případě, že je proti advokátovi vedeno kárné řízení nebo když porušil zákon, aby mohla být zabavena kniha podpisů, nebo podpisová kniha. Dále se řeší samozřejmě některé technické požadavky. Já zároveň v úvodním slově zareaguji na to, že i ústavněprávní výbor projednal tento návrh.

Takže chceme po vzoru některých evropských států řešit i neoprávněné poskytování právních služeb. Tolik moje úvodní slovo ve druhém čtení.